Děkuji. Nyní s přednostním právem se přihlásil pan předseda Marek Benda. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já pokládám za trošku zbytné vést tady nekonečnou debatu o tom, jakým způsobem vykládat ústavu a ústavní zvyklosti. Já jsem přesvědčen, že ten výklad, který je zde volen, je i v té teoretické části menšinový. Netvrdím, že nejsou ústavní právníci, kteří se k němu kloní, k těm 30 dnům.

Když vláda poprvé přišla s tím, že bude potřebovat prodloužit nouzový stav, původní teze byla tři měsíce, slyšel jsem opozici, říkám: milí členové vlády, bylo by rozumnější, abychom nešli na tři měsíce. Vláda to o více než polovinu toho původně navrženého zkrátila, požádala do konce května, na 58 dnů. Mně to připadá úplně zbytečné, úplně zbytečná tahle debata, nakonec ji stejně bude muset případně rozhodnout Ústavní soud, a většina teoretické fronty se spíše kloní k tomu, že to možné prodloužení na delší čas je.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji.

My víme, jak to bylo těžké díky té exekutivní, tvrdé exekutivní zkušenosti, kterou máme, a vím, že tady tato vláda to také nemá jednoduché, jsme připraveni. Děkuji. Také děkuji.

Mimochodem, jedná se již o desáté vyhlášení nouzového stavu od jeho zavedení v krizové legislativě a to svědčí o tom, že tato legislativa je obecně správně nastavena. Chci připomenout, že tu nemáme krizi pouze migrační, byť v této chvíli asi nejvíce rezonuje migrační krize a možná, že opravdu, nebo asi zřejmě v tuto chvíli nám dělá největší vrásky, ale máme tu i krizi ekonomickou, ono už to tady padalo, řada kolegů a kolegyň hovořila o tom, jak se zvedá inflace, jak se zdražily pohonné hmoty, jak se zdražily energie. A já bych v této chvíli rád reagoval na pana Tomia Okamuru, prostřednictvím paní předsedající, který zde uvedl, že to je neschopnost vlády s tím něco dělat. Já se trošku bojím, aby to nebylo ještě horší, aby to nebyla strategie vlády, protože se domnívám, že vláda to dělá vědomě s tím, že samozřejmě čím je větší míra inflace, čím je větší cena pohonných hmot, energií, tím jsou také vyšší odvody a výběry daní.

Chtěl bych i reagovat trošičku na pana ministra vnitra, který tady vystoupil, a trošku to obrátit, že ta jeho slova můžeme aplikovat i opačně. Co uděláte plošně pro občany České republiky, totiž děláte současně i pro Ukrajince, kteří tady žijí. To není v rozporu.

Co uděláte pro občany České republiky, současně děláte i pro Ukrajince, kteří tady žijí.

A tady si ohřeji polívčičku na rozdíl od takzvaného pandemického zákona, který tato omezení rovněž zavádí, ale podle mého názoru protiústavně.

A jsem rád, že nikdo nechce vytvářet další speciální zákony, v tomto případě pro řešení migrační krize, migrační vlny. Mohli bychom se totiž v budoucnu dočkat toho, že pro každou krizi budeme vytvářet další a další zákony, a je velkou otázkou, zda by i tyto zákony nebyly neústavní. Já bych tady chtěl naopak pochválit pana ministra, a jsem s ním zcela zajedno, že je potřeba odpolitizovat krizové stavy, v tomto případě nouzový stav. Chtěl bych zde připomenout některé výroky, které tady padaly.